Děkuji. Já se budu snažit, aby výtka nepřišla do středu a nespadla na mě, a budu mluvit budu se snažit mluvit tedy tak, abych zaujal. To, co tady chci říct a ocitovat, je vyjádření ke služebnímu zákonu, které pochází z konce ledna letošního roku. Je to občanská iniciativa, která má blízko k uskupení, jako je Nadační fond proti korupci či uskupení Rekonstrukce státu.